Také děkuji. Prosím.

Ale v té věci toho právního vztahu, i když vím, že to, co jste řekl, ukazuje na poměrně silný argument.

Takže to chápu jako návrh na nesouhlasné stanovisko.

Vypadá to, že jsou zde všichni, kteří zde chtějí být... Tak už.

Přihlaste se prosím znovu svými kartami. V čase, než se nám počet přihlášených ustálí, zopakuji, že budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku s odpovědí na písemnou interpelaci místopředsedy Filipa na pana ministra Metnara. Tak jste všichni. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro nesouhlas. Kdo je proti nesouhlasu? Já vám děkuji. Takže nesouhlasné stanovisko nebylo přijato.

Budeme pokračovat v odpovědích na písemné interpelace, se kterými nevyslovili poslanci souhlas.

Prosím máte slovo. Pan ministr je přítomen. Já vás zdravím a současně chci trošku uvést to téma, protože ono by se to mohlo zdát, že to není věc, která je přímo na interpelaci ministra zdravotnictví. Jenže jde o téma dotýkající se čím dál tím většího počtu lidí. Umělé oplodnění je realita, například se stoupajícím věkem, ale hlavně jde taky o velký byznys. A jde o byznys, který má souvislosti i přímo k zájmům našeho předsedy vlády, respektive jeho svěřeneckých fondů.

O souvislosti, kde převážíli byznysové zájmy nad hájením zdraví lidí, tak zase ve finále dochází jak k tragédiím, a kvůli jedné tragédii tahle interpelace vznikla, tak ale i čistě ekonomicky k obrovským veřejným nákladům. Já jenom shrnu pár čísel, pak samozřejmě budou následovat ty otázky, kvůli kterým jsem vyslovila nesouhlas s odpovědí ministra zdravotnictví.

Není to opravdu žádná maličkost.

Jde o to, že ty případy opravdu vážných komplikací nejsou ojedinělé a že jde o celý systém, jak je nastaveno odebírání vajíček dárkyním. Já si dovolím odbočku.

A je to děsivé, protože potom máme zákon, který vůbec neplatí. V tom zákoně je, že darování má být bezplatné, čistě s úhradou těch nákladů, co ten člověk, který tu část svého těla, v tomto případě tedy vajíčka, daruje. Otázkou je, jak se ten zákon vymáhá. Pan ministr odpověděl, že existuje komise pro reprodukční medicínu zřízená v roce 2017, a že tedy předpokládám, že na základě mého podnětu bude v lednu svoláno její jednání a že ty otázky věcné, které jsem položila, tato komise zodpoví. Jenže už není řečeno, a teď se dostávám k těm otázkám, jak Ministerstvo zdravotnictví zajistí, aby členové této komise sami nebyli ve střetu zájmů, aby neměli profit z toho byznysu, který jsem popsala, který prostě potřebuje přísný dohled.